A úplně fascinující je, a ti lidé, co na to koukají, zejména ti, kteří právě přišli o práci nebo dlouhodobě ji nemají, když poslouchají takové argumenty, jak jsme skvělí v rámci Evropské unie v nezaměstnanosti šestí až sedmí.

Děkuji vám. Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde dvě oznámení. Jednak se dnes omlouvá od 18 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Čihák a dále, dnes bude hlasovat s náhradní kartou číslo 10 pan ministr zahraničních věcí Zaorálek. Nyní již s faktickou poznámkou řádně přihlášený pan vicepremiér Babiš. Já bych ještě naposledy za nespokojené občany vystoupil tady.

Občané tam jsou naši politici. Dvacet čtyři let jedna parta řídí tuhle zemi a dovedla to tam, kam to dovedla. Ano? Takže to bych rád připomenul.

A ohledně vyšetřování ČNB. Co byste dělali, kdyby nebylo Babiše? Však byste neměli žádný program! Vy máte antibabiš!

Takže není žádné vyšetřování.

To, že nějaká redaktorka, která dlouhodobě pracuje pro ODS a kdysi pracovala v Lidových novinách, napíše lži a vy to opakujete, že si to nahráváte, jak včera údajně tam přišla nějaká kontrola. Pan Kalousek asi to ví lépe, že tam chodí kontrola. Možná ji tam poslal, když to tam v minulosti řídil. Děkuji. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, zákon o jednacím řádu stanoví, že jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je čeština. Dámy a pánové, je to zákon prosím.

Alespoň jeden.

V tom případě potřebuji, pane poslanče, upřesnit ještě pojďte k mikrofonu, aby to bylo do stenozáznamu zda se z vaší strany jedná skutečně o procedurální návrh, o kterém chcete nechat dát hlasovat. Promiňte, o tom nelze hlasovat, to jsou slova zákona. Já jsem o to požádal. Dobře.

Můžete samozřejmě vznést námitku proti mému postupu, ale myslím si, že v tento moment je to nehlasovatelné. Jestli chcete, vzneste námitku necháme, ať Sněmovna rozhodne. Promiňte, pane předsedající. Špatně čtete jednací řád. O tom se nehlasuje. Vy nejste od toho, abyste o tom dával hlasovat. Dobře. Vyčkejte, až se situace zklidní, přihlaste se s faktickou poznámkou. V tento moment se musíme vypořádat s poznámkou poslance Korteho.

Budeme pokračovat dál v jednání.

Poprosím pana poslance Kalouska. A případně další, kteří se chcete přihlásit s faktickou poznámkou, buď se přihlaste elektronicky, nebo mi ukažte. Máte slovo, pane poslanče.

Přiznám se, že vám nerozumím.